Pak prostě nechápete potřeby obcí.

Prostě říkáte, že chápete potřeby obcí, a nechcete jim dát ani korunu. Jestli chápeme potřeby obcí, udělejme stejně spravedlivou a stejně nespravedlivou operaci jako u krajů, protože když se ta operace, kterou vy teď měníte, měnila tenkrát, změnila se úplně stejně u obcí a u krajů.

Děkuji.

Jsou označeny A1 a A2, to je návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a pak je tady paket pozměňovacích návrhů B1 až B4 a to je návrh poslance pana Vilímce, pana Stanjury a pana Beznosky.

V případě, že by tyto pozměňovací návrhy byly schváleny, bude se v druhém hlasování hlasovat již pouze o bodech B2 až B4, protože bod B1 bude nehlasovatelný. Pokud nebude bod A1 a A2 přijat touto Sněmovnou, budeme v druhém hlasování hlasovat o bodech B1 a B4 jako celek. V závěru budeme hlasovat o zákonu jako celku včetně případně přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji. Ano, je tomu tak.

Já navrhuji, abychom hlasovali o každém roce zvlášť. Má to logiku. Věřím, že to podpoříte. Pan zpravodaj. Tak v tom případě jste si osvojil návrh pana předsedy Stanjury.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, první návrh usnesení. Pardon odhlásit, ano. Všechny vás odhlásím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dávám nyní tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu A1 a A2, který podal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zeptám se na stanovisko. Pan ministr? Dvakrát nesouhlas.

Tento návrh nebyl přijat. Dál prosím.

Nechávám tedy, vážení kolegové a kolegyně, nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu B1. Hlasovat nechám já v hlasování, které jsem teď zahájil... Ještě stanovisko.

Tento návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko prosím? Pan ministr?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nyní budeme hlasovat o bodu B3. Prosím stanovisko. Pan ministr? Zahajuji hlasování.

Dál prosím. Prosím o hlasování, pane předsedající. Ještě stanovisko. Pan ministr?

Tento návrh nebyl přijat. Tímto jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, a proto nyní doporučuji hlasovat o zákonu jako celku.